3.

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. A zároveň bych poprosila, aby místo zaujal pan zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Michal Ratiborský.